Děkuji, paní předsedající. Vážené dámy a pánové, stávající mandát pro působení České republiky ve výcvikové misi Evropské unie v Malijské republice vyprší dnem 30. června tohoto roku. Z tohoto důvodu jsem předložil s ministrem zahraničních věcí vládě návrh na prodloužení mandátu pro naše vojáky v Mali do konce tohoto roku a vláda tento návrh 28. dubna schválila. Pro pokračování našeho vojenského působení v Mali hovoří následující skutečnosti: Aktivně přispíváme ke stabilizaci bezpečnostní situace v oblasti Sahelu, a tím přispíváme k udržení bezpečnosti Evropy, tedy i České republiky. Výsledkem prvního mandátu výcvikové mise EU jsou čtyři vycvičené malijské prapory, každý o počtu 700 osob, 120 kvalifikovaných malijských vojenských instruktorů a kolem 50 velitelů rot. Jsou tak vytvořeny reálné předpoklady pro malijskou stranu, aby postupně přebírala výcvik vlastních jednotek. Na těchto výsledcích mají samozřejmě svůj podíl i čeští vojáci. Naše působení v Mali přináší výsledky a je velmi kladně hodnoceno nejen v Evropské unii, ale rovněž malijským ministrem obrany a malijskou vládou.

Návrh na prodloužení našeho vojenského působení v Mali v roce 2014 je předkládán z časových důvodů samostatně.

Chceme početně udržet přítomnost v této misi v počtu do 50 osob. Aktuálně v misi působí 38 českých vojáků, kteří zajišťují ochranu sil a podílejí se na výcviku malijské armády. Objem finančních prostředků související s naším působením v Mali bude do konce roku 2014 činit zhruba 72 milionů 183 tisíc korun. Tyto náklady budou hrazeny z rozpočtu Ministerstva obrany. Naše vojenské působení v Mali činí z České republiky plnohodnotného a respektovaného partnera v oblasti zajišťování bezpečnosti evropského prostoru. Přestože se jedná o misi, která patří k těm náročnějším, bez vojenského zapojení mimo naše hranice není možné zajistit odpovídající bezpečnost naší země. Závěrem si dovolím uvést, že návrh na prodloužení působení Armády České republiky ve výcvikové misi EU v Mali v roce 2014 byl projednán 21. května 2014 ve výboru pro obrany Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, který doporučil Poslanecké sněmovně jej schválit. Návrh byl již projednán a schválen také Senátem Parlamentu České republiky, a to dne 29. května 2014. Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, žádám vás o vyslovení souhlasu s předkládaným materiálem. Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministrovi. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru poslanec Igor Jakubčík a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Tento materiál vám byl doručen jako sněmovní tisk č. 193.

1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby s návrhem na prodloužení působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v operaci Evropské unie v Malijské republice v roce 2014, sněmovní tisk 193, vyslovila souhlas; 2. pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. To je vše.

Dobrá. Nyní přistoupíme k rozpravě podrobné. Pan zpravodaj. Nyní se tedy oficiálně hlásím v podrobné rozpravě k tomuto usnesení. Děkuji. Neregistruji žádnou přihlášku do podrobné rozpravy, a tudíž podrobnou rozpravu končím. Znovu se táži pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Prosím, pane ministře. Děkuji, paní předsedající.

Chtěl bych zdůraznit, že Mali je krom toho, že jeho území odpovídá zhruba rozloze součtu Španělska a Francie, zemí, která má nemalé nerostné bohatství, které je exploatováno zhruba třemi hlavními militantními skupinami, které lze označit v podstatě za teroristické.

Nerostné zdroje jsou pod kontrolou, a je to ropa, je to plyn, ale jsou to i naleziště zlata, jsou pod kontrolou právě těch skupin, o kterých jsem mluvil, které financují svou činnost především obchodem s odpadky, se zbraněmi, drogami a dalšími nechvalně známými komoditami. Vyzbrojeni jsou velmi kvalitně převážně ze skladů libyjské armády, která se po svém rozpadu zcela nekontrolovatelně ve smyslu jejího vyzbrojení dostala do takových a podobných rukou. Ta ložiska mimochodem nejsou tak vzdálená od alžírských hranic, kde jsou zase, jak všichni dobře víme, jiná podstatná ložiska, jejichž ovládnutí už by bylo pro Evropu asi velice vážným problémem. Proto to není žádná jakási teoretická účast, je to skutečně účast, která má svůj smysl a význam. Ještě vedlejším jejím produktem je minimálně to, že pracujeme pod francouzským velením, což je pro nás v tomto smyslu nový partner, a vojáci tam získávají nové zkušenosti a nové dovednosti. A v neposlední řadě je významné i to, že nepatříme k těm zemím, které vnímají nějakou bezpečnostní hrozbu jen na základě své teritoriality nebo na nějakém základě své historické zkušenosti, ale že vnímáme i hrozby, které často hlásají především země jižního aliančního anebo i unijního křídla. Tolik jenom k doplnění. Děkuji za pozornost.